Předložený návrh tak s ohledem na shora uvedené prohlubuje nerovnost účastníků řízení, která je dnes daná tím, že tam, kde úspěšnému žalobci v případě právního zastoupení náleží náhrada nákladů řízení ve výši 900 korun a bez právního zastoupení nula korun, žalovanému v případě úspěchu proti žalobci náleží 3 900 korun. Samostatnou kapitolu představuje motivace, která ministerstvo k předložení návrhu vedla. V důvodové zprávě se k navržené novele např. uvádí: Lze tak konstatovat, že žalobci mnohdy podávají návrh na vydání elektronického platebního rozkazu právě proto, že soudní poplatek za takový návrh je nižší než v případě podání návrhu na zahájení občanského soudního řízení. Tuto skutečnost nelze popřít a my ji považujeme za důsledek tlaku na snižování finanční zátěže pro dlužníka a racionální úvahy věřitele, jejíž výsledek šetří náklady všech zúčastněných.

Jinými slovy předkladatel říká, že je zapotřebí zrušit příslušné ustanovení proto, že je v praxi více využíváno. Elektronizace justice měla přispět k efektivnějšímu, tedy levnějšímu fungování obecných soudů.

Rovněž tak argument Ministerstva spravedlnosti, že zvýhodnění představované nižším soudním poplatkem ztrácí smysl, když dvě třetiny návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu se následně překlopí do běžného řízení, jednoznačně ukazuje na to, že se jedná o dlouhodobě neřešené problémy spočívající např. ve zvyšujícím se počtu osob evidovaných na úředních adresách, neřešení doručování zásilek dlužníkům na tyto adresy, nepřebírání zásilek dlužníky, zdržování se dlužníků v místě trvalého pobytu a jiné. Místo hledání řešení těchto zásadních problémů, které by podle našeho názoru situaci v přebírání zásilek zlepšilo, je navrhováno zvýšení soudního poplatku, které významným způsobem při vymahatelnosti pohledávek dle veřejně dostupných zdrojů ve výši 3040 % poškodí věřitele. Což v tomto případě jsou veřejné rozpočty obcí.

Já děkuji opravdu. A bude hůř.

V blízkém zahraničí je výše soudního poplatku ve skutkově a právně obdobných sporech podobná té, jakou předepisuje stávající právní úprava v České republice.

Ministerský návrh tedy kromě jiného vzdaluje českou právní úpravu standardům v právech sousedních zemí.

A teď krátký komentář.

A je třeba říct, že poctiví občané a poctiví cestující platí, když cestují hromadnou dopravou. Pokud zjednodušíme život, nebo jinými slovy, jestliže zkomplikujeme vymáhání dlužných částek za ty nepoctivé, kteří neplatí, opět to vlastně zaplatí ti poctiví, protože do obecního rozpočtu doputuje méně peněz, opraví se méně chodníků, postaví se méně školek, bude se financovat méně sociálních služeb, a teď záleží na politických prioritách každého zastupitelstva. Jsme pár dnů po nových komunálních volbách a nemyslím si, že bychom naším rozhodnutím měli zvyšovat náklady obcí. My nebudeme navrhovat zamítnutí toho zákona.

Abychom byli schopni odhadnout jaký, já ta čísla bohužel nemám, museli bychom vědět, kolik takových žalob či vymáhání dopravní podniky ročně dělají, krát 600, a to je dopad do rozpočtu měst a obcí.

Je tam navržen deficit 100 mld. Nemyslím si, že by se měly příjmy státu sanovat z příjmu obcí. To si skutečně nemyslím.

Proto mnozí kolegové oprávněně říkají, že se spíš cítí jako přednostové okresního úřadu, což byl výkon státní správy, platil to stát, než starostové a zastupitelstva, kteří mají své volební programy, ale pak pod tíhou byrokratických povinností které na ně uvaluje každá vláda, abych zas nekritizoval, aby to nebylo myšleno pouze na tuto vládu. Prostě peněz a času je méně a to je špatně, protože potom ti starostové zcela oprávněně podléhají kritice svých občanů.

Někdy je to i naopak. Já nevím. Fakt vás nechci zkoušet. Pokud ne, tak já tomu rozumím.